Já vám děkuji, pane ministře, za odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jaké rozměry bude případná stavba mít a jaký časový horizont je plánován pro její bezpečné fungování?

Objevují se názory, že současný jaderný odpad, to, co dnes považujeme za jaderný odpad, by mohl být v budoucnosti strategickou surovinou. Zabývají se nějaká pracoviště výzkumem v tomto směru? Je pravdivá informace, že Česká republika plánuje ukládat ten odpad tak, že jej již principiálně nebude možné vyjmout a případně znovu použít? Děkuji předem za odpovědi. Já vám děkuji, pane poslanče. Požádám pana ministra o odpověď.

Částečně je využívána i kapacita úložiště Dukovany.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Jenom připomínám jednu věc.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Bylo tady zvažováno evropské úložiště.